Prosím, aby se slova ujala ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.

V květnu 2015 byl vládní materiál projednán v prvním čtení Poslanecké sněmovny.